Druhou záležitostí, která je napadána u Evropské komise, je omezení takzvaného komerčního produktu cestovního pojištění nad 90 dnů. Já bych poprosil teď o pozornost, protože tady se jedná o záležitost, kdy to již není dobrovolné pojištění, že ten člověk někam cestuje a prostě se pojistí, kdyby se mu něco stalo, to je povinné pojištění v rámci toho, že chce tento člověk z třetích zemí získat dlouhodobý pobyt na území České republiky a stát se prakticky dočasným rezidentem České republiky. A toto pojištění, právě i v návrhu je napsáno, že cestovní pojištění se musí uzavřít v režimu komplexní zdravotní péče, tedy substituci našeho veřejného zdravotního pojištění, které zasahuje i třeba prevenci a další záležitosti, které u cestovního pojištění klasického nikdo nepožaduje. Tedy je třeba na to nahlížet, že otvíráme zdravotní pojištění soukromým pojišťovnám, aniž by měly zasmluvněno se zdravotními zařízeními. Je otázkou, jakým způsobem se po uvolnění tohoto pojištění zpět k soukromým pojišťovnám bude chovat na trhu, protože samozřejmě je záležitost veřejného zdravotního pojištění, kde veřejné zdravotní pojišťovny jsou povinny uzavřít smlouvy nebo uzavírají smlouvy se zdravotními zařízeními, s lékaři a se všemi, kdo poskytují zdravotní péči, a těm je vyúčtováváno, tyto záležitosti zdravotní péče. U soukromých pojišťoven se bude jednat to, že lékaři se vrátí ke stolu a budou administrativně zatíženi tím, že budou jednotlivě své úkony fakturovat pojišťovnám, u kterých budou tito klienti pojištěni. Je třeba si říct taky, že veřejné zdravotní pojišťovny v České republice zvládnou pojistit 10 milionů lidí a já nevidím jediný důvod, proč by nezvládly dalších 30 000 lidí. Tedy můj návrh potom, který budu odůvodňovat, je, aby toto pojištění dělaly nadále veřejné zdravotní pojišťovny s povolením svých dceřiných společností, protože se jedná o komerční produkt, ale dělaly ho v režimu veřejného zdravotního pojištění, to znamená, v plné péči tak, jak určuje i úhradová vyhláška a tak dále. Je otázkou, jakým způsobem se budou dva soukromé subjekty jako nemocnice a pojišťovna, soukromá pojišťovna, dohadovat o ceně úkonu, protože veřejná zdravotní pojišťovna samozřejmě je řízena úhradovou vyhláškou, u soukromé pojišťovny je to otázkou, ale to jsou další a další věci, které otvíráme v podstatě díky uvolnění tohoto trhu. Domnívám se tedy, že přejmenování některých věcí jako cestovní pojištění nad 90 dnů by mělo být pobytové pojištění osob z třetích zemí, a tím pádem se jedná o dá se říct služby veřejného zdravotního pojištění a neomezujeme nikomu ani trh.

Děkuji zatím za pozornost.

Prosím, pane poslanče, omlouvám se. Víte, to vysvětlení je perfektní, docela složité, jestli to lidi chápou.

My na té půdě zdravotního výboru jsme to diskutovali, každý hájí něco, nechci říct, proč to dělá, ale máme takové názory. Mně ty pojišťovny jsou až ty poslední.

Nevím, jestli jsem to dobře vysvětlil, ale v tomto je to celé, a my teď rozhodneme, jak to bude.

Děkuji za dodržení času a nyní už prostor pro pana poslance. Prosím. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl pozměňovací návrh, který jsem načetl se skupinou poslanců K5. Jestli mohu, tak jenom velmi krátce. Jde nám o to, že limit, který byl navržen senátním návrhem, se nám zdá nízký, proto tam navrhujeme změnu na 400 tisíc proti původním 120 tisícům.

Druhá část tohoto pozměňovacího návrhu se věnuje otázce možností ukončení předčasného ukončení smlouvy ze strany klienta, kdy chceme umožnit, aby klient měl možnost předčasně ukončit, ovšem nechceme poškodit vztah, který vznikl před novelizací tohoto zákona, a tím pádem navrhujeme, aby pojištěnci nebo klientovi nevznikal nárok na to, aby mu finanční prostředky, které už vyplatil, byly vráceny, čili bude se moct odhlásit od pojišťovny, ale finanční prostředky pojišťovně zůstanou. Také děkuji a dále je přihlášen pan poslanec Janulík. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Slib jsme dodrželi, já jsem ho svolal, myslím, že to bylo 7. 2.